Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegové. Tak tak činím.

Celkem má naše firma na dani za tato tři zdaňovací období doplatit půl milionu korun bez příslušenství. Tato cifra je pro nás likvidační. Neustále slyšíme, čteme, jak je důležitá podpora výzkumu a vývoje, jak je zvýhodněná, jak se snažíte jako ministr, jak se zasadíte o její ještě větší podporu, ale realita je jiná.

Děkuji za odpověď. Děkuji. Nebyla šance na doplňující otázku, když tady pan ministr není, aby vám měl na co odpovědět, samozřejmě jste měla šanci otázku vyslovit, aby byla ve stenozáznamu. Tím interpelace končí a pokračujeme paní poslankyní Chalánkovou, která ale také není přítomna. Protože jde o financování sportu, jistě ráda využije písemné odpovědi, o kterou požádal ve své interpelaci pan kolega Holeček.

Děkuji za slovo.

To je jenom za tři roky. Jsou to obrovské rozdíly a já chci vědět, jak se tyto rozdíly odstraní.

To jsou vlastně úplně poslední interpelace pravděpodobně i v mém životě.

Z krajských nemocnic je v této chvíli na tom opravdu nejhůř. V tuto chvíli tam nastoupil nový ředitel, kterému velmi věřím. Má zkušenosti z fakultní nemocnice a myslím si, že to bude schopen dát dohromady.

Teď jsem zrovna měl na ministerstvu tříhodinovou šílenou hádku na téma nová úhradová vyhláška, která by tohle měla nějakým způsobem vyřešit.

Děkuji.

Dokončím větu. Když jsou nemocnice, které mají úhrady řekněme stejné, jako je průměr, tak se nic neděje. Ale jsou nemocnice, které mají výrazně nižší, anebo výrazně vyšší.